Já vám také děkuji. A slovo má paní poslankyně Aulická, připraví se paní poslankyně Kovářová. Máte slovo.

Děkuji. Paní poslankyně Kovářová, připraví se paní poslankyně Valachová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu našeho pozměňujícího návrhu. Ten zavádí podporu za krizové období samoživitelkám a samoživitelům.

Podobně se zhoršila i situace mladých rodin.

Druhá vlna může přinést daleko horší situaci. Po uzavření škol museli zůstat s dětmi doma, to výrazně zvýšilo jejich náklady, a mnohdy i v důsledku toho přišli o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat a to bychom neměli dopustit.

A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože data ukazují, že právě tyto skupiny se dostaly během koronavirové krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Vláda měla samoživitelky a samoživitele podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům.